Na druhou stranu on pošle do veřejnosti zprávu o tom, že by se opatření měla uvolňovat, používá slovo jako promoření, a my za několik hodin později slyšíme od zástupců exekutivy, od pana premiéra i vicepremiéra, dementování těchto slov a vlastně navržení zase jiného postupu, než navrhuje ten odborník, o jehož rozhodnutí se vláda dlouhodobě opírá. My se ptáme, co platí, co je tedy teď tím oficiálním postojem vlády.

Jsem velmi rád, že vláda přichází s komisí pan premiér řekl, sešla se včera, no, možná se už mohla sejít o něco dříve kde jsou oponentní názory jiných odborníků, jiných epidemiologů, jiných lékařů a lidí, kteří dané problematice rozumí. To je určitě potřeba, protože to rozhodování je velmi složité a musí mít nějaký jasný řád. Ano, my jako Starostové a nezávislí říkáme do 30. 4. jsme schopni tento kompromisní návrh, ke kterému jsme došli, podpořit. Ale zároveň říkáme my jsme ochotni se tady scházet co deset dnů, co čtrnáct dnů a vždy si poslechnout názor vlády, jak se situace posunula, jak se posouvají čísla, jak se vláda a odborníci dívají na to, že bude nutné udržet tento stav v běhu po další týdny, doufejme, že ne měsíce. Ty informace potřebujeme a potřebujeme vidět, že se tady rozhoduje podle jasných kritérií. Na co se teď musíme primárně zaměřit, je ochrana těch nejslabších, ochrana našich seniorů. Vláda hovoří o tom, že je všechno zajištěno. Nejsem si tím jistý.

To je ta první věc, na kterou se musíme zaměřit, protože jak už zmínil i pan premiér, pokud to procento nemocnosti stoupne mezi nemocnými u té nejstarší generace nad 22 %, tak se dostáváme do problémů a ta křivka by se mohla i v České republice vyvíjet nedobrým směrem.

To všechno města dělají, ale na to by se měla zaměřit i vláda v podpoře měst, obcí a krajů, protože na to samozřejmě čekají.

Vždycky nahodile slyšíme ze sdělovacích prostředků o tom, že se něco někdy pustí, ale alespoň ten postup i pro podnikatele, pro ty malé a střední podnikatele, kteří zavřeli svoje živnosti a teď nevědí, co bude zítra, co bude za týden, co bude 1. května. Aby měli aspoň nějakou vizi a mohli si svoji budoucnost plánovat, tak si prostě zaslouží jasné, transparentní a otevřené informace. A to je asi to, co nejvíce vládě vyčítám. Ta informovanost lidí je chaotická, je nahodilá a nedává možnost předvídat, co se v těch dalších týdnech bude dít. Nakonec mi dovolte říci, že nouzový stav jako zvláštní režim bychom neměli prodlužovat na dobu delší než nějakých čtrnáct, v tomto případě osmnáct dnů. Měli bychom stále zvažovat, kde končí ta rozhodná doba pro to, abychom mohli používat zákony, které jsou běžné pro chod státu, jako je zákon o ochraně veřejného zdraví, podle kterého se stejně většina těch opatření dnes zaváděných prostě koná.

Zaslouží si poklonu a úctu za to, jak jsou schopni dodržovat velmi nepříjemná nařízení. A dovolte mi říct, že my tu krizi překonáme a že my s ní jako společnost, pokud se dobře chytíme šance, můžeme vyjít i posíleni. Já vám děkuji. A jako další s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura, připraví se pan místopředseda Petr Fiala. Vážené dámy a pánové, k otázce vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu nemáme velké možnosti volby. Informace o stavu země, o potřebách v jednotlivých sektorech zásadních pro fungování země a hlavně zdravotnictví má jako jediná, aktuální a podrobné informace, vláda.

Při vystavování tohoto šeku ale musím zdůraznit, že zdrojem financí k zaplacení krize nemohou být pouze stamiliardové dluhy země a zmrazené nebo vybrané peněženky občanů. Platit v krizi musí také nadnárodní korporace a konkrétně jejich zisky. Řada těchto korporací bude na této krizi vydělávat a jistě by se jim líbilo přenést náklady na lidi obrazně řečeno v podhradí, kde podle některých představitelů TOP 09 žije, jak oni říkají, spodina.

Tyto zisky vytváří české ruce a české mozky, ale peníze vyvádí nadnárodní korporace. Nepolitikaříme a předkládáme trpělivě pozitivní řešení na zdravotní, ekonomickou a sociální pomoc občanům postiženým nouzovým stavem. Myslíme si, že je potřeba táhnout za jeden provaz, abychom krizi společně překonali. Vládní opatření jsou však pomalá a nedostatečná a kvůli tomu již bohužel začalo propouštění lidí ze zaměstnání a mnoho lidí se ocitá v ekonomické a sociální nouzi. Jsou to zaměstnanci, podnikatelé, živnostníci, rodiče samoživitelé, invalidní a starobní důchodci a další. Řada ekonomů a odborníků už dnes potvrzuje to, co říkám, a poukazuje na problematičnost některých vládou prosazovaných restrikcí a na vysoké škody ve stovkách miliard.

Každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou.